Za prvé, je to nástroj, kterým dokážeme dát skutečně perspektivu talentovaným lidem, kteří by uvažovali o učitelské profesi a třeba teď z různých důvodů, možná i těch finančních, volí profesi jinou. Další věc, která je velmi koncepční a která je důležitá právě v tom předsevzetí, pokud chceme posílit roli ředitele školy, je to, že budeme udržovat 20 % platů v nadtarifních složkách učitelů.

Dále bych se chtěl zastavit u toho možná trošku kontroverzního bodu a tím je tedy otevření učitelské profese nekvalifikovaným lidem po dobu maximálně tří let. Jistě by bylo nejlepší, kdybychom takovou úpravu vůbec nepotřebovali, nicméně se domnívám, že to nebylo tak, že by školství v uplynulých třeba třiceti letech bylo vždycky prioritou. To znamená, že situace je taková, že učitelů není dost, a na přechodnou dobu toto ustanovení prostě dává smysl, protože nemáme dostatek kvalifikovaných učitelů. Jistě je to tak, že do budoucna při další novele by bylo nejlepší, kdybychom tyto paragrafy mohli zrušit, protože bychom mohli konstatovat, že pedagogických pracovníků už je dostatek.

Jde o změnu pojetí třídního učitele.

Tohle velmi dobře reflektuje právě zmíněná novela. Zatím děkuji za pozornost a jsem připraven případně zodpovědět dotazy. Děkuji, pane poslanče.

Prosím, máte slovo. Děkuji.

Druhá poznámka.

Děkuji za pozornost. Děkuji.

Já naprosto sdílím, a myslím, že i s panem ministrem a panem zpravodajem, tu starost o platy nepedagogických pracovníků. Jenom chci připomenout, že máme teď otevřený a projednáváme zákon o pedagogických pracovnících. Čili z logiky věci tam nemůžeme řešit platy nepedagogů.

To já respektuji, je to vaše role opozice, chápu to. Ale jenom chci připomenout, že to není tak, že bychom nepedagogy hodili úplně do koše nebo někam stranou, ale v tuto chvíli se primárně bavíme o pedagogických pracovnících, učitelích. Ne, stahuje.

Děkuji za slovo. Hezké ráno všem. Já bych chtěl jenom zareagovat na to, co tu bylo řečeno umožnit nekvalifikovaným vyučovat.

Prosím, máte slovo. Samozřejmě spolupráce odborníků z praxe se školami je věc, která dlouhodobě funguje.

Jedna věc je naše odborná kvalifikace, že umíme ten obor, který učíme, a druhá věc je, že ho umíme naučit děti nebo studenty nebo žáky na středních školách.

Děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou vystoupí pan ministr.

Děkuju za tu podporu. Děkuji, pane ministře. Mám zde přihlášku paní poslankyně Dražilové, kterou tady nevidím, čili její přihláška propadá. Nyní se vrátím k přihlášeným do rozpravy. Tam jste se pak pravděpodobně, pane poslanče, přihlásil k faktické a je tam přihlášena paní poslankyně Dražilová.

Děkuji za slovo, velmi krátce. Musíme si říct, jaké jsou poměry odborných znalostí, pedagogických znalostí, v rámci celého vzdělávacího systému.

Na rozdíl od řekněme těch nižších stupňů. Takže já si myslím, že to musíme brát takto, nikoliv demagogicky, že všichni musí být učitelé. Takže musíme si říct, že prostě tady je třeba používat to, co si myslím, že nám často chybí, selský rozum.

Takže je to věc dle mého názoru právě určená řediteli, aby si to posoudil, a dle mého názoru takto je to koncipováno i v rámci toho zákona. Takže za mě souhlas. Děkuji, pane poslanče.